Já vám děkuji, pane zpravodaji. Ještě někdo jiný má zájem o vystoupení? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není. Budeme tedy hlasovat o předneseném usnesení.

Kdo je proti? Hlasování číslo 135. Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji a konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Končím tento bod.